Já se omlouvám, paní předsedkyně, ale přece jenom stále je tady velký hluk, a proto poprosím kolegyně a kolegy, aby se přesunuli do předsálí.

Jsem ráda, že ústavněprávní výbor Senátu měl dnes stejný názor jako my, a já jenom pevně doufám, že to potvrdí i na plénu, to znamená, že skutečně se Senát stane pojistkou ústavnosti a pojistkou demokracie.

Celé to začalo tím naprosto nesmyslným a protiústavním projednáváním ve stavu legislativní nouze silný nástroj, který už samotný ze své podstaty omezuje práva opozice, a proto jsou tak přísné podmínky pro jeho aktivaci.

Projednání návrhu zákona, kterým mají být změněna pravidla pro valorizaci důchodů ve stavu legislativní nouze, není ústavně konformní. Za zjevné považujeme zejména to, že vyplácení důchodů v zákonem stanovené výši nelze v žádném případě považovat za hospodářskou škodu ve smyslu § 99 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Nebyla však naplněna ani další kritéria vyžadovaná nálezy Ústavního soudu pro projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze, čímž se bohužel předsedkyně dolní komory Parlamentu neobtěžovala zabývat ani jedinou minutu, a argumenty, že ona musí konat podle jednacího řádu může ale samozřejmě komentovat takový stav. Následně silou ukončila rozpravu, ve které jsme na ten protiprávní krok upozorňovali. Neměli jste ani tolik odvahy, abyste nechali vystoupit naše poslance bez přednostního práva. Nemohl dokonce vystoupit ani poslanec se stanoviskem klubu, a jak jsem si zjišťovala, tak to se stalo v historii tohoto Parlamentu vůbec poprvé. A nakonec jste nám ani neumožnili předkládat protinávrhy.

Já vlastně ani nevím, jak více by se dala potírat demokratická práva opozice. A vrchol všeho přišel v podrobné rozpravě, kde jste sebrali opozici i ta poslední práva, která nám zbyla. De facto jste zrušili faktické poznámky a sebrali jste přednostní práva. Učinili jste tak v přímém rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Nevím, jestli jste si uvědomili, že bychom mohli vyhrát a dosáhnout toho, že by důchodci své peníze dostali, ale tímto krokem jste překročili absolutně vše. Nešlo o nic jiného, než že se opozice domáhala svých práv. Já totiž hlavní odpovědnost vidím u naprosto nezvládnuté situace ze strany paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarové Adamové, a nebylo to poprvé. Je to spíš pravidlem.

To je v přímém rozporu nejen s jejími vlastními slovy, která pronesla bezprostředně po svém zvolení, ale i v rozporu s jednacím řádem této Sněmovny, tedy se zákonem, tedy že funkce má být vykonávána nadstranicky. Paní předsedkyně absolutně selhala i při řešení, spíše neřešení vypjaté situace ze závěru pátečního dne. Jednak k té situaci nikdy nemělo a nemuselo dojít.

Odmítla to, odmítla to opakovaně.

Paní předsedkyně Pekarová Adamová podle nás jednoduše na tu funkci nemá, a proto jsme sesbírali podpisy, ke kterým se připojili i někteří poslanci SPD, aby byl naplněn počet 80 poslanců, máme jich víc než 80, a podáváme návrh na její odvolání.

Selhává v řízení dolní komory, nedokáže vést neideologický politický dialog a komunikovat způsobem, který je pro tuto ústavní funkci nezbytný. Proto budeme požadovat její odvolání.

Takže to jsem cítila za povinnost říct jako takovou pomyslnou tečku k tomu, co se tady stalo a událo minulý týden. Pro nás ale to nekončí. Dnes jsme doručili dopis nově zvolenému prezidentovi republiky panu Petru Pavlovi. Požádali jsme, já a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček, o schůzku, kde chceme informovat pana prezidenta nově zvoleného o situaci, která se tady udála, a poskytnout svůj pohled na věc. Věříme, že se nám to podaří a že s panem prezidentem mluvit budeme.